Systém zdravotního pojištění dokázal absorbovat krizové výdaje díky rezervám zdravotních pojišťoven a díky také obdivuhodnému nasazení většiny zdravotníků.

Ano, je pravda, že zůstatky na základních fondech pojišťoven dosahují zhruba 26 miliard.

Pokles zůstatků na účtech zdravotních pojišťoven byl samozřejmě způsoben mimořádnou situací, to znamená tedy v podstatě onou pandemií.

Zde bych se chtěl zmínit, že vláda premiéra Petra Fialy v podstatě přes mrtvoly prosadila ve zkráceném režimu novelu pandemického zákona, který omezoval lidská práva a proti které značná část veřejnosti protestovala. Očekával bych, že ta efektivní opatření bude hledat i nyní, a to se v žádném případě tedy neděje. Od počátku roku tato v podstatě frekvence vakcinace tedy klesá.

Centra se zavírají a zejména na rozdíl od všech západoevropských zemí neexistuje kampaň, neexistuje kampaň, která by podporovala očkování.

Takže například počet screeningových vyšetření, pokud jde o nádory, ale také počet onkologických, to znamená život zachraňujících operací poklesl přibližně o 20 % a tato redukce se nemůže nepromítnout do zdravotního stavu populace a nemůže se také nepromítnout do požadavků na zvýšené náklady zdravotní péče a nebude možné ji v podstatě vykompenzovat. A za této situace v podstatě se navrhuje snížení příjmů do systému zdravotního pojištění.

Takže vládní zákony by měly z dobrých důvodů procházet meziresortním připomínkovým řízením. Pan ministr financí se vyjádřil tím způsobem, že nějaké plus 4 miliardy tedy nejsou, nehrají závažnou roli a že podstatná je...

Takže následně by měla vláda svůj návrh vzít zpět, svůj návrh přepracovat a navrhnout ho jako samostatný zákon, který by prošel kvalitním oponentským meziresortním řízením. Děkuji za pozornost. Dámy a pánové, pěkné dopoledne.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

To, že tato konsolidace je čistě marketingový tah a pětikoalici nejde o úpravu schodku veřejných rozpočtů, vás tady asi nemusím ani přesvědčovat.

Kdybych já předložila takový plán jako ministryně financí, to by bylo křiku od ekonomického experta ODS, od pana ministra Stanjury a tak dále. Teď to mimo pana exministra Kalouska nekomentuje vůbec nikdo.